Poznámka třetí obecná je, co je vlastně úkolem nás poslanců. Mávat rukou, přijímat zde předložené návrhy? Což znamená také kontrolovat represivní složky moci a tímto chránit práva a svobody občanů.

Já se velmi omlouvám, pane poslanče, ale poslanci, zejména na levici, zjevně nevěnují pozornost vašemu projevu. Poprosím kolegy, aby přenesli své hovory do předsálí. Mně to velmi vadí, pane poslanče. Jsem za to placen. Prosím pokračujte. Děkuji. Jde přitom vždy o dvě strany téže mince. Represivní složky požadují stále více posílení svých pravomocí, aby mohly účinně vystupovat proti narušitelům práva, a parlament musí na druhé straně pečlivě vážit tyto požadavky, protože taková navýšení vždy s sebou přinášejí omezení svobod a práv nejen pro menšinu oněch narušitelů, ale i pro většinu všech ostatních občanů řádných.

A v takové situaci prosím nejsme. Trestná činnost má nejméně dva poslední roky sestupný trend. Zato nám prudce stoupá počet odposlechů. Tolik poznámka třetí obecná. A nyní již poznámka v podstatě poslední týkající se obecní policie. Raději bych říkal obecní stráže. Předně bychom si měli ujasnit, co vlastně od obecní policie chceme. To je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě pak zní: Má se tato složka svými pravomocemi dále přibližovat k policii státní? A za třetí. Má dokonce vůbec suplovat její činnost? Úkolem obecní policie je pomáhat udržovat pořádek v obci, zajišťovat pořadatelsky bezpečnost při veřejných akcích a tak podobně a pomáhat občanům řešit praktické problémy, případně nějaké lokální konflikty. Neměla by v žádném případě suplovat státní policii, boj s pachateli kriminálních trestních činů, zatýkat, vyšetřovat, předvádět a tak dále. A stejně si myslím, že by neměla suplovat policii dopravní. Její hlavní úkol by měl zůstat v oblasti preventivní. Ale pod pojmem prevence nemyslím, že by měla chodit po školách a pořádat besedy. Městská či obecní policie má být prostě trvale a neustále přítomna v ulicích, a to zejména v místech, kde hrozí nějaké narušení pořádku, a to na základě znalosti místních poměrů. A opět tou přítomností v ulicích nemyslím, že by mělo stačit dvakrát denně projet tou ulicí v Hamrech. Strážníci by prostě měli šlapat chodník. Chodit po ulicích stále se znalostí lidí, kteří tam žijí. Aby si takový strážník povšiml, že tamhle ve druhém patře se již druhý den v jednom bytě svítí. Aha, stará paní Nováková. A šel se tam podívat. Proto jsem názoru, že naprosto není namístě navyšovat předchozími novelami již dosti navýšené pravomoci a oprávnění obecní policie. Naopak, měly by se ubrat.

Na druhé straně tam, kde se jedná o boj se závažnou trestnou činností, kde jsou nutná nezbytná vážná narušení svobod občanů, jako je například vstup do soukromých prostor či zabavování zbraně, by měla tuto činnost obecní policie vždy přenechat Policii České republiky a sama zasahovat jen v případě naprosto nezbytné nutnosti za účelem odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí útoku na život, zdraví a majetek, tak jako je tomu v případě nutné obrany.

No a když se nikdo k tomu autu nepřihlásil, zavolal jsem městskou policii. Přijeli rychle za dvacet minut.

Já říkám: Pánové kampak? Jeden povídá: To se bude řešit ve správním řízení. Já mu říkám: Mně je úplně jedno, jak se to bude řešit.

Já jsem říkal: Tak to je výborné. Na to vás užije. Takže laskavě konejte.